Snahu napravit stávající neuspokojivý stav, to jest absenci adekvátní obrany proti kybernetickým útokům ze strany státních i nestátních aktérů, považuji za velmi důležitou a klíčovou hlavně do budoucna, protože bezpochyby budeme čelit stále většímu množství útoků v kybernetickém prostoru včetně útoků proti prvkům naší kritické infrastruktury. Zpět k samotnému návrhu novely zákona. Řada věcí byla oproti původní předloze po vzájemné dohodě zakomponována do kompromisní podoby komplexního pozměňovacího návrhu. Panuje zde všeobecná shoda nejen napříč politickým spektrem, ale i v rámci odborné veřejnosti, že Česká republika tento zákon potřebuje k posílení a doplnění bezpečnostního systému České republiky.

Nakonec se podařilo návrh zákona doladit natolik, že výsledný materiál představuje moderní a funkční právní předpis umožňující důslednou obranu České republiky v kybernetickém prostoru. V rámci pozměňovacího návrhu došlo mimo jiné:

Bude nutné, aby tuto skutečnost vyžadoval i důležitý zájem obrany státu, to znamená, že dané umístění nástrojů detekce musí být pro zajištění státu zásadní. Splnění těchto podmínek bude součástí odůvodnění správního rozhodnutí o jejich umístění, a tedy bude i předmětem případného rozkladu. Soudní přezkum ve správním soudnictví má pak být dostatečným nástrojem pro kontrolu proti zneužívání tohoto institutu.

Tato skutečnost je zásadní pro záměr vykonávání vnitřní kontroly a doplnění tak externích nezávislých kontrolních mechanismů.

Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi přečíst krátké stanovisko poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie k novele vládního návrhu zákona o Vojenském zpravodajství. Vládní návrh zákona o Vojenském zpravodajství tomuto úřadu svěřuje kybernetickou obranu České republiky. Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh sem přechází už z minulého volebního období a v mezidobí byl zřízen Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, nicméně vláda se rozhodla, že tuto gesci bude mít v podřízenosti Vojenské zpravodajství. Novela předpokládá, že Vojenské zpravodajství bude umísťovat na veřejných komunikacích, na veřejných komunikačních sítích takzvané nástroje detekce.

Vzhledem k rizikovosti této nové pravomoci Vojenského zpravodajství je důležitá její důkladná kontrola. Předkladatel navrhl vytvořit kontrolní orgán inspektora pro kybernetickou obranu. Ten ale má být podřízený přímo ministrovi obrany a jenom připomínám, že ministrovi obrany je podřízeno i samo Vojenské zpravodajství. To není podle mého názoru vhodná ani dostatečná kontrola. Je třeba, aby také parlamentní kontrola neobsahovala nějaká zbytečná omezení. Pozměňovací návrhy k tomuto tisku i v případě jejich přijetí tento návrh zákona vylepšují jen mírně. Legislativní změna, pokud zákon projde, je zásadní a jedná se z našeho pohledu o zásah státu do soukromí občanů. Z těchto důvodů hnutí Svoboda a přímá demokracie novelu tohoto zákona nepodpoří. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože, jak už tady zaznělo, tento zákon zde leží skutečně dlouho a prošel velkým, překotným vývojem, budu poněkud zevrubnější. To byla jedna z věcí, co mně přišla škoda, že takhle zásadní zákon by tady neprezentoval ministr obrany, ale ministr životního prostředí, tak jsem rád, že nakonec se to napravilo.